97. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Rada Státního fondu kultury může mít ze zákona až 13 členů a pan ministr Sněmovnu požádal o dovolení zbývajících členů a nabídl seznam navržených kandidátů. Usnesení číslo 93 máte na svých lavicích, bylo také rozesláno předsedům poslaneckých klubů, včetně žádosti pana ministra, životopisy i se stručnou charakteristikou jednotlivých kandidátů. I tady, kolegyně a kolegové, prosím o trpělivost, protože pro stenozáznam našeho jednání musím jména navržených přečíst, aby byla zaznamenána. Je to tedy usnesení volební komise číslo 93, které mne pověřuje, abych vás seznámil s návrhem kandidátů do Státního fondu kultury, tak jak byl předložen ministrem kultury.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, ve volební komisi jsme opět navrhli volbu tajnou. A nyní vás, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu s tím, že navrhujeme volbu tajnou a o ní poté musíme hlasovat. Dobře, děkuji. Přihlášku žádnou nevidím, takže rozpravu končím. Můžeme pokračovat. A já prosím o hlasování o tom, že budeme volit tajným způsobem.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Máte slovo. Děkuji, děkuji i předsedům poslaneckých klubů za onu dohodu. Nyní konečně, kolegyně a kolegové, můžeme jít volit. Takže já teď, pane předsedající, vás poprosím, abyste přerušil projednávání i tohoto bodu a vyhlásil konání tajných voleb.

Já vám děkuji a přerušuji projednávání tohoto bodu. Pro pořádek konstatuji, že pokračovat Poslanecká sněmovna ve svém jednání bude od 15 hodin, bude to přerušený energetický zákon.